Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zemědělství Miroslav Toman.

stanovení odpovědnosti Ministerstva zemědělství za přijímání žádosti provozovatelů potravinářských podniků a určení, zda potravina je potravinou nového typu; stanovení Státní zemědělské a potravinářské inspekce národním správcem úložiště dat v souvislosti se zajišťováním povinné sledovatelnosti tabákových výrobků.

Dále je to zpřesnění ustanovení týkajících se elektronických cigaret a náhradních náplní do nich. Úprava některých dalších ustanovení na základě zkušeností z aplikace ze zákona v praxi.

V souvislosti s tím jsou Státní zemědělské a potravinářské inspekci svěřena nezbytná oprávnění při provádění kontrol tohoto segmentu.

Přijaté pozměňovací návrhy, které byly z větší části vypracovány v součinnosti s Ministerstvem zemědělství, jsou v souladu s koncepcí předkladatele a přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu zákona, a proto s nimi souhlasím. Já přečtu ještě dvě omluvy.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro zdravotnictví. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru, pan poslanec Pavel Kováčik, a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Máte slovo, pane poslanče. Paní a pánové, jak pan ministr, tak vy, pane předsedající, jste podstatné věci zmínili. Co se týká pozměňovacích návrhů, právě teď probíhá druhé čtení, zrovna bylo zahájeno, ve kterém ještě řada pozměňovacích návrhů podle přihlášek do podrobné rozpravy může padnout, proto se omezím jen na to konstatování, že i v zemědělském výboru byly podány, a některé přijaty, pozměňovací návrhy ve lhůtě. To, co je po lhůtě, tak je možnost podávat teď ve druhém čtení. Při hlasování ve třetím čtení jsem potom připraven, poté co zemědělský výbor přijme usnesení k tomu návrhu a doporučení pro hlasování, odůvodnit jednotlivé pozměňovací návrhy podrobněji.

Tak paní poslankyně tady není, ale... Nevadí. A v obecné rozpravě...

Paní poslankyně, máte slovo. Prosím. Děkuji za slovo. Vážení přítomní členové vlády, kolegyně, kolegové, ráda bych velmi stručně odůvodnila pozměňovací návrh, který předkládáme s řadou kolegů.

Takže jde o něco, co usnadní praktickou pomoc a co usnadní takovéto distribuování potravin z potravinových bank přes mateřská centra nebo třeba i malé komunitní sdružení seniorů, anebo třeba i přes církevní sbory, které také pomáhají. Tak to je jenom příklad toho využití. Nadále budou kompetence určit ty právnické osoby, které budou moci takto tu pomoc distribuovat, tyto kompetence budou nadále na Ministerstvu zemědělství. A jde v podstatě o právní úpravu, která by jaksi narovnala dnes komplikovanou praxi. Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Přeji dobré odpoledne, vážené dámy a pánové. Téma dvojí kvality potravin je dlouhodobě v centru pozornosti českých občanů, a to zcela oprávněně.